Máme například jedny z nejúspěšnějších dobrovolných hasičů na světě.

Prostě není. Profesionální a dobrovolní hasiči jsou přitom ti, kteří by v případě nutnosti obrany státu, jakékoliv krize, ať už vojenské, či v důsledku nějaké přírodní katastrofy, museli být spolu s vojáky a spolu s policisty samozřejmě v první linii. Byla by tedy logická jejich finanční podpora i z rozpočtu, který musíme dát na obranu. Ale těch příkladů, kam by mohly peníze s mašličkou obrana směřovat, bychom našli více. Namátkou Český červený kříž součástí integrovaného záchranného systému.

Ministerstvo obrany by určitě našlo i další dobré směřování.

Ale to je zatím jiný příběh. Chtěla bych vás ale ještě upozornit a říct jasně, že nemohu podpořit pozměňovací návrhy, které směřují k omezení finanční podpory nevládním neziskovým organizacím.

Podle údajů Českého statistického úřadu dobrovolníci odpracují v neziskových organizacích na 47 milionů hodin a hodnota jejich práce je vyčíslena na 7,1 miliardy korun. Podle údajů o celém sektoru organizace poskytují více než polovinu svých služeb zadarmo a další jednu čtvrtinu za nižší než tržní ceny.

Jsou velmi, velmi rozdílné.

To je statistika. Také je velmi zavádějící, a myslím si, že bychom neměli tuto nálepku používat, jako politické neziskovky. Neziskové organizace nedělají politiku, ale mají právo samozřejmě na názor, mají právo a dělají a já myslím, že je potřeba si toho vážit, pomáhat upozorňovat na opomíjená témata. Proto nemohu podpořit ani a odmítám skutečně pozměňovací návrh pana poslance Klause mladšího. Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím, podpořme státní rozpočet jako celek, přemýšlejme ale, který z pozměňovacích návrhů budeme, či nebudeme podporovat. Děkuji paní poslankyni a s faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Jana Černochová. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Já se omlouvám, ale to nešlo ani poslouchat, natož vydržet.

Já bych možná doporučila kolegům ze sociální demokracie, jestli by tedy neprohlásili paní poslankyni Gajdůškovou za odbornici na některou tuto oblast, neposadili ji buďto do bezpečnostního výboru, nebo do výboru pro obranu, protože pokud by tam paní poslankyně Gajdůšková seděla, tak by možná pochopila rozdíl mezi bezpečnostními sbory a ozbrojenými silami. To jsou dva odlišné sbory, paní kolegyně prostřednictvím pana místopředsedy. Ti jsou vlastně pod obecními samosprávami, pod kraji.

Takže vy byste si z toho mého vyjádření měla dovodit, že to jsou dvě odlišné rozpočtové kapitoly, možná dokonce i tři, protože část toho si myslím, že má i Ministerstvo pro místní rozvoj. Víte, jsme součástí Severoatlantické aliance, slavili jsme 20. výročí, a pokud vy chcete škrtat finanční prostředky na akvizice a myslíte si, že zbrojení, jak jste řekla, je špatné, tak skutečně byste měli možná přehodnotit to, jestli chcete být ve vládě, která díky bohu naše členství v NATO podporuje.

Máte slovo.